Já bych chtěla říci, že samozřejmě, že to je citlivé.

Děkuji, paní poslankyně. Budou následovat faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Foldyna, pan poslanec Luzar, pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já když jsem poslouchal slova, a věřím, že jsou velmi upřímná, paní Langšádlové, já jsem velmi upřímně slyšel mnoho takovýchto věcí. Nicméně pravda je úplně jiná. Jestli někdy byl Balkán stabilní, tak to bylo v době Jugoslávie. My tady voláme po sjednocování. Ty země západního Balkánu byly naprosto jednotné.

To se povedlo. Nebylo to Rusko, které dodalo do Slovinska, do Chorvatska tisíce tun zbraní, aby vznikla válka v devadesátých letech. Nebylo! Byly to země, jako je Spolková republika Německo a podobné.

A jestli chcete mluvit o tom, že je tam nějaká stabilita.

Ty věci nejsou prostě v této chvíli na úrovni toho, abychom podobné země brali do Atlantické aliance.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Je NATO stabilní organizace? Myslíte si, že je stabilní, když máme neustálé pře mezi Řeckem a Tureckem, které doposud nejsou vyřešeny? To jsou problémy, které NATO už dlouhodobě neumí vyřešit. Jsou to problémy, které NATO ignoruje, spoléhá jen na to, že tento blok vznikl kvůli velkému nepříteli na východě, a neřeší vlastní problémy. A neumí je řešit. Až to NATO vyřeší, uznám, že možná to je organizace, která umí řešit vlastní problémy.

A to je trošku problém. A teď se nebavíme vůbec o Severní Makedonii jako státu, který hledá nějakou mezinárodní podporu a hledá své uplatnění v mezinárodní situaci, ale bavíme se o NATO jako organizaci, která by ho měla přijmout. Ona prostě neumí řešit své vlastní problémy a chce přitáhnout další, aby je dostala ze sféry vlivu možná jiného státu, ale přivádí si, a my budeme ty problémy řešit. Další problémy, které neumíme na tom Balkáně vyřešit a neřešíme je. Ale pro NATO určitě ne. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jsem pevně přesvědčena, tak jak jsem si dobře studovala průběh i té války, že to byla otázka nacionalismu, která tam způsobila a rozjela, rozjela to, co tam bylo.

Takže byť je Aliance vojenská organizace, tak to má i tento ekonomický rozměr. A Aliance není ideální v tom smyslu, že tam nejsme jenom ideální členové, ale přesto je to garance naší bezpečnosti a garance, na kterou se můžeme spolehnout. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale dovolím si tady reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Foldynu.

No to přece vůbec není pravda.